Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy?

Není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do ní je přihlášena paní poslankyně Maříková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Předkládané znění, že se tak může stát, jeli to vzhledem k okolnostem vhodné, je neurčité a v praktické rovině tento neurčitý právní pojem může způsobit značné problémy. O jaké okolnosti se jedná? Například o okolnosti na straně orgánů činných v trestním řízení, o okolnosti v technické rovině, o okolnosti v personálním obsazení orgánů činných v trestním řízení apod.

Děkuji. A s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, je mi líto, pane ministře a paní profesorko prostřednictvím pana předsedajícího, že vám musím přerušit tento bod, ale já jsem všem předsedům poslaneckým klubům Sněmovny avizoval, že budeme po 12. hodině žádat přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce do 12.30 hodin, kdy je pevně zařazen další bod. Děkuji vám. Ano, děkuji. Vyhovuji této žádosti. Vyhlašuji přestávku. Budeme pokračovat...